Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy.

Děkuji, pane předsedající. Manželé Stráníkovi se obrátili na řadu z nás poslanců napříč celým politickým spektrem. S každým, kdo na té kauze dělá, jsem v určitém kontaktu a máme rozděleny určité úlohy, protože nechceme takovou věc nechat usnout a chceme svým způsobem trošku přispět k tomu, aby došlo k nějaké nápravě, aby došlo k posunu. Bylo zmíněno, že existuje určitý šlendrián, že práce není správná, hodnoticí kontrolní orgány hovoří o pochybení, ale nevyvozují z toho odpovědnost. To je ten náš problém. My máme na všechno zákony, na všechno máme uvnitř policie závazné pokyny policejních prezidentů, relativně všechno máme dobře zpracované. To jsme i konstatovali na našem kolokviu. Ale bohužel to nedodržujeme. A když zjistíme, že to nedodržujeme, tak s tím stejně nic neděláme. Ale přitom ta možnost taková je. V trestním právu hmotném, v trestním zákoníku máme trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, dokonce i formou nedbalostní. Akorát není odvaha říci, že takové jednání už naplňuje znaky takového trestného činu. A kolega Gabal zmínil, že GIBS se takovou věcí zabýval, ale hodnotí, že to není tak škodlivé nebo nebezpečné. Zřejmě na GIBSu ještě nezaznamenali, že trestní zákoník nemá materiální pojetí trestného činu, ale pouze formální. Takže tam se má posuzovat, jestli byly naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu, a pokud ano, má zahájit trestní stíhání.

Jde o to, a můžeme tady vytvářet jaké chceme zákony vymahatelnost práva, ať přestupkového, správního, ale i toho trestního, je bohužel tristní, někdy bohužel skoro nulová. A dokud nebudeme činit kroky tímto směrem, aby právní normy, které se tu tvoří, byly aplikovány a byly užívány, tak tady můžeme pracovat celé dny. Všichni, kteří jste na tom pracovali a děláte nebo budete v této věci pomáhat, budu za to rád. Asi budeme přijímat nějaké usnesení, že nesouhlasím s odpovědí paní ministryně. Není to nic proti vám, paní ministryně. Samozřejmě vím o vaší bezmocnosti a bavili jsme se o tom mnohokrát, ale je to určitý projev vyjádření toho stavu tím, že můžu říct: Nesouhlasím s tím, co jste mi konstatovala, i přesto, že víme, že s tím bohužel zatím nemůžete nic udělat. Děkuju vám všem. Děkuji.

A samozřejmě pokud to dopadne tak, že by byl tento dohled odmítnut nebo měl negativní výsledek, tak zkoumám další možnosti, jakým způsobem do této kauzy ještě zasáhnout. Nevím, jestli opravdu budu moci ovlivnit jejich průběh, spíše si myslím, že ne, ale pokud jde o vyvození odpovědnosti, tam jsem se ještě zcela nevzdala.

Děkuji vám, paní ministryně. Kolegyně, kolegové, já jenom technickou. Navrhla bych, aby se o této interpelaci nehlasovalo, ale aby byla přerušena až do dalšího vyjádření paní ministryně, jak v této kauze bylo naloženo nadále.

Ale máme zde procedurální návrh na přerušení tohoto bodu. Zahajuji hlasování... . Tedy prohlašuji toto hlasování za zmatečné a dám znovu hlasovat. Zazvoním na gong, abych přivolal kolegy a kolegyně z předsálí. Mám zde žádost o odhlášení, tedy všechny vás odhlásím a požádám vás o to, abyste se opakovaně přihlásili svými elektronickými kartami.

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 31, přítomných poslankyň a poslanců je 101, pro návrh 49, proti 14. Tento návrh nebyl přijat.

Nikoho nevidím. V tom případě končím rozpravu a táži se pana poslance Ondráčka, jaké navrhuje usnesení pro Poslaneckou sněmovnu k této odpovědi paní ministryně. Asi prvním bodem by bylo, že nesouhlasíme s odpovědí paní ministryně.

Dobře, takže pouze nesouhlasné stanovisko.